V důvodové zprávě je konstatováno, že současné řešení problematiky zákonů v oblasti obrany je nevyhovující z důvodu změněné bezpečnostní situace v našem blízkém okolí.